Obecně v SPD ohledně úpravy předčasných důchodů uznáváme potřebu nastavit podmínky jejich čerpání, jejich nastavení a jejich výše tak, aby předčasný důchod nebyl výhodnější než důchod řádný, k čemuž nyní v letech vysoké inflace někdy docházelo. Nikoliv vinou žadatelů o důchod. Ale vládní návrh jde v tomto směru mnohem dále, než je nutné. A uvědomme si rovněž, že občané do předčasného důchodu v drtivé většině případů nejdou proto, že už pracovat nechtějí a nějak silně se těší na dobu, kdy jejich příjem klesne o více než o polovinu. Je tomu naopak proto, tím důvodem je naopak to, že ze zdravotních důvodů již pracovat nemohou anebo o práci přišli a novou nemůžou, zejména v některých regionech, nalézt, protože lidé těsně v předdůchodovém věku jsou podle řady analýz na pracovním trhu v nejtěžší pozici. Anebo žádají o předčasný důchod zejména v poslední době i proto, že se oprávněně obávají asociálních změn v důchodovém systému ze strany současné vládní koalice a chtějí tak zachránit, co se ještě dá, a mít alespoň nějakou jistotu ve své životní situaci a ve stáří.